Takže držme tu diskusi... Děkuji, paní předsedající. Také děkuji. Vidím, že žádná faktická poznámka v tuto chvíli není, jsme nadále v obecné rozpravě. Zeptám se, jestli se někdo ještě hlásí do obecné rozpravy?

Já bych chtěla reagovat na pana poslance Adamce. Já s tím souhlasím, to, co pan poslanec Adamec, prostřednictvím paní předsedající, řekl, ale problém je úplně někde jinde.

Děkuji mnohokrát. A omlouvám se, paní poslankyně.

My si tady můžeme udělat diskusní kroužek a můžeme mít tady kulatý stůl a můžeme udělat semináře, to je všechno hezké, ale pokud něco takového má vzniknout, byť to bude z toho semináře nebo kulatého stolu, tak by to mělo projít řádným legislativním procesem. Můžeme se shodnout na tom, jestli to chceme, nebo jestli to nechceme.

Ale stejně to nemění nic na tom, že by to mělo jít do řádného legislativního procesu a mělo by to sem předložit Ministerstvo životního prostředí po řádném legislativním procesu, ne že to tady vytvoříme my na základě toho, že jsme byli ukřičení někdo z nás u toho stolu, to je nesmysl.

To je asi tak za mě. Já také děkuji, paní poslankyně. Vaše vystoupení vyvolalo dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty. Děkuji, paní předsedající. Děkuji paní zpravodajce za komplexní představení i otázky legislativy, jenomže pořád tady je pomíjen ten základní fakt toho, co jsem říkal na začátku, že vlastně tady se nejedná o pouhé zálohování.

To by měl přinést.

Takže tady jde o to, snížit objem plastů, který přibývá do přírody, a pakliže zálohování nám umožní prostě recyklovat ten materiál, tak to už je obrovský přísun. Děkuji za dodržení času v rámci faktické poznámky. Další, kdo se hlásí s faktickou poznámkou, je pan poslanec Ivan Adamec. Pane poslanče, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená paní ministryně, já snad už vystupuji naposled.

A já jsem tady neslyšel v návrhu paní zpravodajky, jestli ten návrh zákona máme vrátit předkladateli k přepracování, když tady kritizuje, že tam neprošly některé ty legislativní kroky, nebo dokonce zamítnout.

Pane poslanče, já vám děkuji za dodržení vašeho času, ale opět máme tu další faktickou poznámku, se kterou se přihlásila paní poslankyně Berenika Peštová. Paní poslankyně, vaše dvě minuty. Já bych chtěla zareagovat na pana poslance Adamce, prostřednictvím paní předsedající. Já říkám ano a souhlasím s tím, ať tento změnový zákon je puštěn do druhého čtení.